To je asi to nejdůležitější, co jsem chtěla říct.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Bylo tady zmíněno, že jsem požádala na výboru životního prostředí o speciální režim projednávání tohoto bodu. A ty důvody byly jednoduché.

Budu objektivní, pouze paní Adamová Pekarová byla proti.

To, že se jedná o živou kauzu a spekulace, které probíhaly na výboru životního prostředí o tom, kdo může být viníkem, jaký byl časový sled, tak probíhají v současné chvíli i teď, je jednání pléna, a jsou striktně zavádějící.

Měla jsem i jiné pracovní pozice.

Nechme to prošetřit policii.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku paní předsedkyně Pekarové Adamové. S faktickou?

Aby se mohla účastnit jednání výborů veřejnost, aby mohla tímto způsobem aplikovat vlastně veřejnou kontrolu a současně mohla participovat na tom jednání výboru.

Já nemůžu za to, že paní poslankyně nezná jednací řád.